A popravdě je možná spíše mementem, že tento návrh přichází až dnes, v roce 2019, mělo se tak stát dávno. Takže my jako sociální demokraté a sociální demokratky ho podpoříme. Jenom bych chtěla připomenout, že jsme také dosáhli toho, že v letošním roce si budeme poprvé připomínat znovu 17. listopad jako Mezinárodní den studenstva. Já jsem ráda, že tato Sněmovna toto učinila.

Nemáte zájem. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.